Horší je druhá plánovaná změna kromě krácení důchodu, a to ta, že by tento předčasný důchod až do doby vzniku nároku na řádný starobní důchod, tedy tři roky, nebyl prakticky vůbec valorizován. Takže pokud teoreticky kdokoliv plánoval odchod do předčasného důchodu například v lednu příštího roku, protože mu bude 60 let, bude si muset ještě další dva roky počkat a o této zásadní změně pravidel se dozví doslova pár týdnů předem. To má být předvídatelnost práva a slušný postup státu vůči občanům? To je jedno, jaké kategorie, jestli jsou to důchodci, mladí nebo pracující. Situace, kdy jeden den platí určité podmínky a druhý den podmínky jiné a výrazně horší, je nepřijatelná a bezprecedentní. Žádná vláda si ještě v moderních dějinách české demokratické státnosti nedovolila takto skokově a ze dne na den zvýšit plošně o dva roky věk nároku na starobní důchod, byť předčasný. Stále jde o starobní důchod, pro jehož výplatu musí žadatel splnit náročné podmínky. Nyní stejnou dobu odvádění důchodového pojištění, nově dokonce o pět let delší dobu odvádění tohoto pojištění, a ještě mu zvednete důchodový věk o dva roky? Jde doslova o vládní politickou zvůli a zlovolnost. To lze dobře demonstrovat i na příkladu rozdílu mezi předčasným důchodem z loňského prosince a předčasným důchodem přiznaným poté, co případně nabude účinnosti tato dnes projednávaná novela.

Přitom jde o lidi, kteří celý život odváděli stejně vysoké důchodové pojištění a ten druhý se provinil pouze tím, že odešel do předčasného důchodu později než ten první. Děláte si z lidí legraci? Myslím, že plně namístě by bylo na konci předchozí věty použít i ostřejší výraz. Ale teď ještě k valorizacím důchodů. Omezení mimořádné červnové zákonné valorizace důchodu prosazené vládní většinou dle nás protiústavně, o tom jsem už na začátku mluvil, ve stavu legislativní nouze nemá co do činění s důchodovou reformou jakožto systémem opatření, který by měl být funkční po delší dobu překračující minimálně několik volebních období. Jednalo by se pouze o další z jednorázových škrtů. Byly by to jenom škrty, kterými tato vláda reaguje na katastrofální stav veřejných financí, který navíc sama do značné míry spoluzavinila. Tato vláda by měla bojovat s inflací, a nikoliv s důchodci. To samé platí pro trvalé snížení valorizací důchodů, které vláda navrhuje nyní namísto toho, aby nasadila nástroje, které má k dispozici a snižovala inflaci, respektive inflační očekávání v ekonomice. Vysoká míra inflace je totiž nadále určujícím rysem české ekonomiky a přepsala se i do inflačních očekávání přes využití nejrůznějších inflačních doložek, například u nájemních smluv. Vláda navíc současně navrhuje zvyšování spotřebních daní a zvýšení doprovázené chaosem v oblasti DPH, čímž připravuje půdu pro další a další pokračování ještě vyšších inflačních očekávání a trvale vysoké inflace. Omezení zákonné valorizace důchodů jasně ukazuje, že vláda vůbec netuší, co se v ekonomice děje. Jedná chaoticky, nekoncepčně, na poslední chvíli improvizuje a zneužívá přitom své dominantní pozice v Poslanecké sněmovně i v Senátu. Já tady krátce odbočím ke konsolidačnímu balíčku.

Vláda se vůbec nevěnuje makroekonomickým prioritám a místo toho jednotlivé vládní strany na pětikoaličních jednáních licitují o rozpočtových položkách, které škrtnou či oslabí, aby následně hledaly nedůvěryhodná zdůvodnění, proč tak vlastně učinily. Jak jsem již předeslal, klíčovým problémem je tedy vysoká inflace. Důchodci byli dosavadním zákonným valorizačním schématem chráněni právě před vysokou inflací s hlavním cílem, aby měli zajištěn nárok na stále stejnou část spotřebního koše, tedy stejný nebo podobný přístup k základním životním potřebám adekvátním jejich věku a životní situaci. To je správné a naprosto legitimní. Současná vláda ale chce tuto dlouhodobě platnou společenskou dohodu rozbít a ukázat, obrazně řečeno, i důchodcům, zač je toho loket. To je naprostá hanebnost, zejména u vědomí toho, že ve spotřebním koši seniorů dominují položky jako nájemné, energie, léky, potraviny, což jsou nyní komodity, jejichž tempo zdražování je ještě daleko výš nad průměrnou inflací.

Vláda namísto toho, aby řešila dlouhodobé problémy na straně rozpočtových příjmů, a hlavně výdajů, rozeštvává mezi sebou jednotlivé generace a společenské skupiny a jen připravuje půdu pro další ekonomickou krizi.

Naše primární důvody jsou obsahové a poměrně podrobně jsem je zde popsal. Neméně podstatné jsou i naše důvody, abych tak řekl, procedurální.

Nepřijatelné je pro nás i to, jak vláda salámovou metodou chaoticky dávkuje svoje jednotlivé navrhované změny v důchodovém systému namísto toho, aby je nejprve s opozicí řádně projednala, poté důkladně legislativně zpracovala a následně zde ve Sněmovně předložila ucelenou důchodovou reformu, kdy si její jednotlivé kroky nebudou protiřečit, nebudou diskriminační a kde bude datum její účinnosti nastaveno tak, aby se na něj občané i úřady stihli důkladně a dostatečně připravit.

To předložený materiál nesplňuje, a proto si naši podporu nezaslouží, takže budeme hlasovat proti tomuto zákonu, proti této novele. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji.